Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.

Děkuji. Já bych chtěl jenom uvést, v jakém rozsahu jsme schválili pozměňovací návrhy, aby bylo každému zřejmé, o čem budeme hlasovat v tom finálním hlasování o celkovém zákoně, protože bych nerad, aby mohlo vzniknout nějaké nedorozumění snad v tom, že neproběhlo.

Schválen byl návrh J6, který vyjímá v písmenu m) jsou uvedeny i veřejně ovládané podniky ve smyslu vlastněných obcí, kraji, které ale musí mít průmyslovou a obchodní povahu, pak jsou tímto návrhem z registru smluv vyňaty. Dále byly navrženy byly schváleny změny ohledně České televize, vynětí, nebo možnost použití výjimky metadat zveřejňování pouze metadat a adhezních smluv a také byly zveřejněny ta výjimka pouze pro sportovní přenosy, ne pro zpravodajské a kulturní pořady. Dále byla schválena výjimka pro vyjmenované smlouvy u veřejných vysokých škol. Byla schválena výjimka pro to, že nebudou zveřejňovány smlouvy chráněné bankovním tajemstvím vyjma těch smluv, které se týkají použití veřejných prostředků.

Bylo schváleno, že uveřejnění nepodléhají smlouvy, jejichž smluvní stranou je Dobrovolný svazek obcí, jehož členem není obec s rozšířenou působností. Bylo schváleno, že nebudou uveřejnění podléhat kolektivní smlouvy. Byla schválena úprava povinné písemnosti s tím, že nebude nutné smlouvu uzavírat pouze písemně, ale i jiným způsobem, který umožní uveřejnění textového obsahu smlouvy v registru smluv. Upravili jsme účinnost. To jsou změny, které v závěrečném hlasování stvrdíme nebo popřeme. Děkuji panu zpravodaji.